Každopádně, tak jak jsem poslouchal váš příspěvek, tak je velice kvalitní, takže si myslím, že neuškodí, když si ho poslechneme příště znova. Je 18 hodin, a tak, jak bylo dopředu řečeno, přerušuji projednávání tohoto bodu z toho důvodu, že na 18. hodinu máme zařazen školský zákon.

Než budeme pokračovat v jednání, děkuji panu ministrovi financí i panu zpravodajovi a načtu omluvenku.